Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První pan poslanec Černoch, připraví se paní poslankyně Zelienková.

Když jde ale do tuhého a mají se zastropovat úroky z půjček a podstatně tak říznout do zisku lichvářů, najednou z toho nic není. Dlouholetá praxe bohužel ukázala, že stát není žádným jiným způsobem schopen lichvě čelit. Orgány činné v trestním řízení doposud nebyly schopny aplikovat trestní zákon tak, aby občany před lichvou ochránily. Vše je podtrženo faktem, že u soudu v praxi končí jen velmi malá část podezřelých půjček. Velká většina lidí, kteří se stali oběťmi lichvářů, se nesoudí, protože na to nemají peníze ani možnosti. Proto je velmi důležité jednou provždy jasně říci, co je a co není lichva. Ale dnes v podstatě ten samý návrh pokrytecky odmítají. Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva. První pan zpravodaj Klaška, po něm pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se malinko vrátil jako zpravodaj k tomuto tisku a nejméně k jednomu z pozměňujících návrhů. A možná ještě malinká reakce na kolegu Marka Černocha.

Máme tedy po dvouleté práci zde, jsme ve finále ve třetím čtení o novele zákona o spotřebitelském úvěru, kde zásadním prvkem je změna podnikání, kdy nebude možno podnikat na živnostenský list nebo poskytovat spotřebitelské úvěry, ale na licenci, kterou bude udělovat Česká národní banka, a to na základě odbornosti, kapitálové přiměřenosti, důvěryhodnosti a bezúhonnosti. Součástí toho jsou i sankce včetně odebrání licence jako sankce poslední.

Avizuji, že v podrobné rozpravě načtu ještě drobnou legislativně technickou úpravu a potom bych vám předvedl celou hlasovací proceduru, protože tam budou drobné změny. Já sám jsem podal několik pozměňujících návrhů, mezi nimiž bych chtěl zmínit dva. A k tomuto bodu jsem předložil pozměňující návrh, který řeší jednu nedokonalost tohoto zákona, protože ten byl, jak jsem říkal, dva roky připravován, byl velmi široce projednán, ale bohužel z něj vypadla jedna důležitá okolnosti a to je dozor nad nelegálními poskytovateli. Budeme zde mít stav, kdy legální poskytovatelé budou podnikat pouze na licenci udělenou Českou národní bankou s jejím velmi precizním dozorem a nelegální poskytovatel, pokud poskytne nelegálně půjčku, dobře, je to trestný čin nelegálního podnikání, měl by být stíhán potom Policií České republiky, ale to je taky jediný orgán, který vůbec může nelegální poskytovatele kontrolovat. A nechtěl bych se ani ptát, kolik už jich zkontroloval.

Má nárok na jistinu. A nemusím vám jistě zdůrazňovat, že se to dá velmi jednoduše obejít. Takže je to taková nedokonalost, na kterou je třeba reagovat.

Nebude už dále tedy možný dohled České obchodní inspekce ani živnostenského úřadu, jak jsem řekl, pouze Policie ČR. Chtěl bych říci, že v Evropě je takový dozor poměrně obvyklý. Všichni poslanci dostali mapu od nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, kde je jasně vyznačeno, ve kterých zemích centrální banka také dozoruje spotřebitelské úvěry, pokud mohou spotřebitelské úvěry poskytovat nebankovní instituce.

Prakticky by tato záležitost mohla probíhat tak, že ty neziskové a nestátní organizace nebo také starostové, kteří se setkají s tím, že nelicencovaný věřitel bude soudně vymáhat pohledávku, tuto žalobu mohou poskytnout dohledovému orgánu, který tak bude mít dobře zadokumentovaný postup takového subjektu. Není tedy třeba vyjíždět do nějakých rizikových zón nebo vyloučených lokalit. Postačí pouze žaloba těchto nelegálních poskytovatelů na své dlužníky k soudu. Tam bude dostatek důkazů. Pozměňující návrh také řeší, jakým způsobem dozor má probíhat, že tyto subjekty budou muset poskytnout nezbytnou součinnost.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Eviduji několik přednostních práv. Prosím. Děkuji za slovo. Náš obecný přístup k této normě. Pokládáme za správné, že regulace spotřebitelských úvěrů dostane nějaký řád. Uvědomme si prosím, že poptávka po úvěru neklesne tím, když bude tvrdá regulace.

Jejím logickým důsledkem bude významné pročištění trhu a snížení těchto subjektů a to si nemyslím, že je úplně špatně.